Děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Hezké odpoledne, kolegyně a kolegové.

Vláda deklarovala už při svém vzniku, že omezí dostupnost hazardu a změní míru jeho zdanění. Já si nejsem zcela jist, zda cesta, kterou si k tomu vybrala, je úplně správná.

To ostatně dnešní mládeži, která tak ráda vysedává před počítači, určitě bude vyhovovat.

To tyto zákony nesplňují. V tomto balíku se při cestě do vlády minimálně třikrát poměrně výrazně měnily některé zásadní parametry, a to včetně daňových sazeb. Tyto změny však jen zčásti prošly připomínkovým řízením, některé se mu zcela vyhnuly. Nakonec i v samotném zákonu je úplně jiný systém povolování hazardních her, než byl napsán na začátku. Je tam zcela jiný systém zdanění a úplně jiné limity, za kolik se může hrát, případně kolik hráč může v jednotlivé hře prohrát. Nechci hodnotit, který parametr je lepší a který horší, pouze popisuji, že Ministerstvo financí zřejmě není zatím schopné připravit jasnou legislativu a zvyká si na praxi, že se zákon tak trochu dopisuje tou cestou, jak putuje legislativním procesem. Z mého pohledu jsou napsány maximálně ze dvou třetin.

Je to zavedení registrace systému všech hráčů, že bude registrován každý jednotlivý hráč a každá jednotlivá hra.

Chceme tedy evidovat, aby každý hráč, který si jde třeba jednou v životě zahrát, se objevil v nějaké evidenci?

Určitě bychom se měli zamýšlet nad tím, zda chceme a budeme evidovat pobírače sociálních dávek, ale chceme opravdu takto sledovat všechny ostatní? Osobně na to úplně jasnou odpověď nemám, ale mám pocit, že na odpověď nemá zcela jasno ani vláda. Možná se tímto problémem ani nezabývala. Koneckonců možná vybudovat takový systém samozřejmě to může být zajímavá IT zakázka.

Určitě všichni znáte pojem Lafferova křivka. Ve zprávě mi chybělo, že na Ministerstvu financí snad existuje speciální analytický útvar, speciální oddělení, které by nám mělo prognózu daňového výběru zpracovat odborně a nenechávat to na takto prosté a pravděpodobně velmi nepravdivé konstatování.

Vládní koalice možná pokud se mýlím, tak mne opravte chce podpořit zcela jiné daňové sazby, respektive chce mít daňové sazby dvě. Jednu sazbu pro měkký hazard, což jsou číselné loterie a sportovní sázky, druhá sazba by měla existovat pro takzvaný tvrdý hazard, což je ruleta, karetní hry a samozřejmě automaty. Oficiálním důvodem pro dvě sazby je rizikovost jednotlivých druhů sázkových her.

Z té vyplývá, že návrh, jak je postaven, je naprosto nepravdivý. Dle údajů ve zprávě pro vládu je na číselné loterii, která je propagována i v České televizi, závislé sice jen jedno procento hráčů, ale protože tuto loterii hraje obrovské množství, zhruba jeden a čtvrt milionu lidí, tak v tom konečném vyjádření je to zhruba 10 tisíc lidí, kteří jsou závislí na obyčejné loterii.